Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Tudíž nechám hlasovat o způsobu volby. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?